Věřím, že tato diskuse a projednání zabrání případným problémům, kterým by mohl být vystaven státní rozpočet v důsledku kreativního rozpočtování, protizákonného rozpočtování ministra financí Stanjury. Takže vážený nepřítomný pane ministře, vážení kolegové, prostřednictvím paní místopředsedkyně, stanovisko není moc veselé čtení, ostatně jako většina materiálů, které popisují, kam jste naši republiku za pár měsíců vaší vlády přivedli.

Za druhé nezaměstnanost, kterou naše vláda udržela na minimální úrovni po dobu pandemie, nyní roste, zatím sice mírně, ale roste. Za třetí, ekonomiku máme v takzvané technické recesi.

Mluvím tady konkrétně o snaze přesunout část deficitu ze státního rozpočtu do státních fondů. Jde především o návrh na možnost emitovat dluhopisy Státním fondem dopravní infrastruktury. Toto kreativní účtování není samoúčelné, samozřejmě.

Dnes tomu prostě tak není, příjmy se jaksi výdajům nerovnají.

Teď budu citovat ze včerejšího stanoviska Národní rozpočtové rady.